Předloženou zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, kontrolní rada Grantové agentury České republiky podle zákona číslo 130/2002 Sb. vykonávala ve sledovaném období kontrolu legitimity a regulérnosti rozdělování finančních prostředků Grantové agentury a hospodaření s majetkem státu, projednávala stížnosti na postup poskytovatele při hodnocení návrhu grantových projektů a stanoviska předkládala předsednictvu Grantové agentury. V předložené zprávě kontrolní rada konstatuje, že proces výběru grantů a jejich hodnocení probíhaly standardním způsobem a že v uplynulém období byla vždy respektována doporučení odborných panelů a oborových komisí. Členové kontrolní rady fyzicky provedli 74 kontrol na zasedání odborných panelů a odborných komisí.

Ve sledovaném období obdržela kontrolní rada 27 stížností na neudělení podpory či na výsledek oponentního řízení. Všechny byly vyřízeny. Přílohou ke zprávě je návrh ročních odměn za činnost členů kontrolní rady Grantové agentury. A já nyní tedy mohu jenom konstatovat, že pokud se týká obecné rozpravy, tak z mé strany je to vše, to ostatní až v rozpravě podrobné, do které se tímto přihlašuji. Děkuji, pane poslanče. Ještě než otevřu všeobecnou rozpravu, tak vás seznámím s tím, že pan poslanec Václav Klaus hlasuje s náhradní kartou číslo 1.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Za druhé, pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. A za třetí, pověřuje zpravodaje Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny. Dámy a pánové, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedkyně kontrolní rady Jany Geršlové, zpravodajské zprávě poslance Miroslava Grebeníčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby přijala toto usnesení:

Za druhé, pověřuje předsedu výboru poslance Václava Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a za třetí, zpravodaje výboru poslance Miroslava Grebeníčka, aby toto usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za pozornost. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Ne, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečné slovo pan zpravodaj nemá. Budeme hlasovat o návrzích usnesení. Pokud by byl zájem, můžeme se vrátit k tomu textu, ale předpokládám, že nás pan poslanec s těmi jednotlivými návrhy seznámil velmi jasně. Nejprve budeme hlasovat o návrhu usnesení obsaženém ve sněmovním tisku 307/1, což je souhlas se zprávou o činnosti kontrolní rady Grantové agentury. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Oba návrhy usnesení byly schváleny. Končím projednávání tohoto bodu. Mezitím přišly některé další omluvy.

Pan poslanec Ondřej Veselý dnes od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.